Současně se navrhuje rozšířit působnost finančního arbitra o další okruh vztahů souvisejících se spotřebitelským úvěrem, který jako takový již v působnosti finančního arbitra je.

Se stanoviskem klubu se přihlásím do obecné rozpravy. Omlouvám se, pokud jsem opakovala kolegu, ale je to pro mě poměrně nová situace, to zpravodajování. Děkuji. Děkuji pěkně. Než otevřu obecnou rozpravu, přečtu došlé omluvy.

Otevírám obecnou rozpravu.

Dobrý večer, dámy a pánové, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, v obecné rozpravě a pak samozřejmě v podrobné rozpravě se přihlašuji k návrhu na zamítnutí předloženého návrhu, na úplné zamítnutí. Věřím, že předkladatel nebo zástupce předkladatelů, protože to je skupina předkladatelů, pochopí, že mě k tomu nevede ani mrť politických důvodů, ale sada z mého pohledu poměrně silných a rozhodnete v hlasování, jak jsou silné ty důvody silných, věcných, odborných důvodů.

Ty okruhy důvodů mám dva. První okruh budou organizačně funkční a finanční důvody a druhý okruh budou právní důvody. U těch organizačních a funkčních důvodů začnu rychlostí řízení.

V konkrétním článku směrnice ADR je dokonce uvedeno ono to není úplně absolutní pravidlo že všechny systémy alternativního řešení sporů by měly fungovat do 90 dnů do dosažení rozhodnutí.

No nepřináší, a nepřináší mnoho let. Můžete si ověřit ve výročních zprávách tyhlety údaje. Takže pohybujeme se v číslech a délkách řízení, které přesahují v naprosté většině fungování prvostupňových okresních soudů, jichž mělo být alternativní řešení sporů náhradou. Uvedu ve srovnání příklad toho, jak funguje státem certifikovaný, zdůrazňuji nikoliv soukromý, ale státem certifikovaný ombudsman České asociace pojišťoven.

Čili rychlost řízení v současné české úpravě, v současné české praxi, Kancelář finančního arbitra absolutně nenaplňuje.

Ombudsman ČAP, náklady ze státního rozpočtu nula.

Tahleta číslovka je skutečně z pohledu mzdových a teď podtrhuji třikrát, pouze mzdových nákladů skutečně asi správným odhadem, také vychází z výročních zpráv finančního arbitra, ale není úplnou číslovkou. Pokud bychom do působnosti a pravomoci finančního arbitra dali i spory z neživotního pojištění, k tomu se dostanu pak v tom právním pilíři, tak to znamená mimo jiné třeba ohromné náklady na znalecké posudky, protože kdo jste někdy zastupoval v soudních sporech z neživotního pojištění, to jsou třeba náhrady o nemajetkovou újmu na zdraví, ohromně složité.

Jsou to velké spory třeba z pojištění staveb o výši nákladů na opravu, rekonstrukci nebo znovu zřízení zničené stavby. Náklady na znalecké posudky a ceny na znalecké posudky si dovedou všichni právníci zase v tomto sále představit, jsou minimálně v řádu jednotek dalších milionů korun. Pokud by finanční arbitr převzal spory z neživotního pojištění pak se dostanu k těm dalším návrhům tak se dá očekávat, že ten nápad bude minimálně stejný, jako je v současné době u ombudsmana České asociace pojišťoven. Takže důvodová zpráva určitě ten dopad na státní rozpočet v rozsahu 24 milionů korun výrazně podhodnocuje. Další, co v těch nákladech není zahrnuto, vedle mzdových nákladů jsou technické náklady na místa pro těch nových 20 zaměstnanců.

Takže to jsou, to je ta sada organizačně funkčních a finančních důvodů, pro které opravdu ten návrh považuji za nedobrý, abych byl kulantní. A teď ty důvody právní.